K jaké technické chybě došlo z mojí strany? To teda ne. My jsme žádnou technickou chybu neudělali, protože my jsme ani žádnou moji omluvu nepodali a nemáme zastoupení ve vedení Sněmovny.

Já vím, že k tomu může dojít třeba, že to někdo přehlédl.

Děkuji. Podle mých informací došlo k nějakému překliknutí v pozadí. Ano, je to chyba skutečně na úrovni té, řekněme, úřednické, omlouváme se za to.

Nyní další s přednostním právem, které bylo přeneseno, protože pan poslanec zastupuje předsedu svého klubu. Je přihlášen pan poslanec Radek Rozvoral. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vládní návrh na změnu zákonů o České televizi a Českém rozhlase je naprosto nesystémový, nelogický a politicky účelový krok. Navíc v době, kdy rekordně roste zadlužení státu a kdy i stávající generální ředitel České televize Petr Dvořák oznámil propouštění a finanční škrty. Také krok nesmyslně a neodůvodněně nákladný a návrh vrcholně nezodpovědný. Není třeba chodit zdlouhavě okolo horké kaše a brát vážně vládní fráze o tom, že jde o snahu a posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a jejich kontrolních orgánů. Například navýšení počtu členů Rady České televize ze současných 15 na vládou navrhovaných 18 není ničím jiným než neskrývanou snahou vládní koalice, aby si v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize zajistila pohodlnou většinu, která letošní rok rozhodne o tom, kdo bude novým generálním ředitelem tohoto média veřejné služby. V této souvislosti si ještě připomeňme, že původně na jaře minulého roku vláda a její ministr kultury plánovali, že Radu České televize novelou zákona rovnou rozpustí, schválí si nová pravidla volby radních a podle nich pak poslanci a nově i senátoři zvolí kompletní novou Radu České televize dle politických představ Fialovy vlády. Nešlo by o nic jiného než o protiústavní převrat. Po velkém tlaku a negativních stanoviscích mnoha právníků z tohoto nehorázného plánu sešlo a máme zde lehce odlišnou alternativu, jejíž cíl je ovšem totožný.

Je to klasická ukázka pokrytectví této vlády a stran této vládní koalice.